Tím pokládám vyrovnání připomínek za ukončené a dovoluji si přejít k meritu věci.

A přesto jsem nepovažoval za svoje právo, tím méně za svoji povinnost, abych do těchto diskusí zasahoval. Činím tak až nyní a činím tak dostatečně včas, kdy probíhá druhé čtení služebního zákona, v němž je možné předkládat pozměňovací návrhy.

Jsem přesvědčen, že tento slib nebyl splněn.

Kupodivu tím základním argumentem není zrušení Generálního ředitelství státní služby.

V tomhle ještě zvláštní problém nevidím.

A jsem přesvědčen, že jste si právě tyto paragrafy důkladně prostudovali.